A včera jsme zjistili další skandální věc.

No tak to je, myslím, další zcela skandální záležitost. Jedno, nebo druhé. Já to opravdu považuji za pěkný podraz na zájmy českých občanů a na české národní zájmy. Hlavně se samozřejmě musíme zastavit u toho momentu, proč pan premiér říká úplně něco jiného, než se ve skutečnosti hlasuje, než se ve skutečnosti koná, dokonce než ve skutečnosti oznámil i tady Poslanecké sněmovně.

A já tedy musím říci, že skutečně to je tak závažná věc, k čemu tady dochází, že Andrej Babiš u takto závažného paktu říká něco jiného v médiích a nějak jinak se hlasuje, že bychom to skutečně chtěl jsem vás všechny požádat, i zástupce vládní koalice, protože tato kauza bude bezpochyby pokračovat a už se to šíří po celé České republice, abyste podpořili náš návrh na zařazení tohoto bodu, abychom dali prostor i vládě a zástupcům vlády je tady ostatně i pan ministr Petříček, kterého tady až tak často nevidíme, ale teď tady je, tak já bych chtěl také požádat pana ministra Petříčka, který tady za mnou stojí, předpokládám, že jste ochotný se k tomu vyjádřit? Jinak se nevyjádří.

Vláda k tomu zaujala neutrální stanovisko. To znamená, vláda v podstatě odmítá bojovat proti islámskému extremismu.

Já vím, že jste se chvilku neviděli, vážené kolegyně, vážení kolegové a přišli jste si popovídat, ale jestli si potřebujete popovídat, učiňte tak v předsálí. Skutečně není skoro slyšet přednášejícího, a to má poměrně výrazný hlas.

Děkuji za pozornost.

Budu chápat váš návrh jako alternativní po pevně zařazených bodech.

Jako další s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

bod číslo 22, poštovní služby, první čtení, bod číslo 23, vnitřní správa, první čtení, bod číslo 24, Sbírka smluv, první čtení, bod číslo 25, nominační zákon, první čtení, bod číslo 26, zpravodajské služby, první čtení, bod číslo 35, nemocenské pojištění, první čtení, ten je tam také vložen nově